Takže na moje víc jak tři čtvrtě roku dotazy, které tady vznáším, a dotazy mého kolegy Richarda Brabce, stínového ministra životního prostředí, kde se tam těch 50 miliard vzalo, jsme se včera dozvěděli, to si můžete každý pustit ze streamu Poslanecké sněmovny, jsme se včera dozvěděli, že z Ministerstva financí, když putoval rozpočet na vládu, tak těch 50 miliard příjmů v příjmech nebylo. Nebylo. No nebyl. Takže těch 50 miliard v příjmech se tam objevilo na vládě. Ale pan ministr nám řekl: Já to nenavrhl, to navrhl jiný vládní kolega. Já jsem to nebyl.

Nikdo neví, jak se tam dostaly.

To je něco neuvěřitelného.

Doufám, že tato epizoda skončí výhledově, a už se nebude nikdy opakovat.

Poctivě.

My nevíme, za jaký úrok. Deset let se budu splácet jenom úroky, má to jenom na úrocích dělat kolem 50 miliard, nám řekl předminule expert, který to má na starosti. Po deseti letech se začne splácet jistina.

Určitě logicky se spotřeba snižuje, to vidíme. Ale hlavně bych já na místě ministra financí už dávno bila na poplach a nechala si dělat podrobnou analýzu. To se nedá odbýt jednou větou.

Nepřipadají vám ta čísla podobná? Mně tedy určitě ano.

takže pokud zohledníme inflaci a jistou pravděpodobnost, protože nechci tvrdit a nikdy nebudu tvrdit, že každý podnikatel přejde do šedé zóny, nepřejde, ale ponese tu tíhu konkurenceschopnosti. Jenže tady to nekončí. Dominový efekt pokračuje.

Toto se vytratilo.

Čísla, která nedávno prezentovalo Ministerstvo financí, jsou čísla, když my jsme končili, naše vláda. Tak jsme to viděli minulý týden, když jsme zde diskutovali o daňovém balíčku a návrhu ministra financí Stanjury a celé vlády, zvýšit daně o 73 miliard. To je natolik výmluvné, že právě tento ministr financí chce vzít daňovou slevu studentům, rodinám s dětmi, zvyšovat nebo rušit školkovné, zdvojnásobit daně z nemovitosti pro majitele nemovitostí, a zároveň navrhuje zvyšovat ceny dálničních známek, ale nedokáže efektivně vybírat stávající daně. To je přece úplně jasné jak facka.

Takže nechce zajistit tato vláda, tento ministr financí rovné podmínky na trhu.

Takže místo aktivního využívání dat z kontrolního hlášení boje, proti daňovým podvodům, řešení poklesu deklarovaných tržeb, nebo, znovu opakuji, projektu Daňová Kobra se věnuje finanční správa oslavě propouštění svých vlastních dobře fungujících kontrolně analytických týmů. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás opětovně žádám, abyste zajistili provedení důkladné analýzy fenoménu cash only a jeho dopadů na veřejné rozpočty v České republice, protože podle informací, které nám poskytl sám ministr financí, je tento problém stále závažnější, než jsem původně ještě minulý týden, když jsem vystoupila poprvé na toto téma, předpokládala.